Využil svého přednostního práva. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady hodinu a tři čtvrtě marně přemýšlel, jakým způsobem ty litanie, které tady zaznívaly z úst ministrů vlády a pana premiéra, souvisí s tím, co patří na začátek jednání pléna Poslanecké sněmovny, a to je jednání o programu. Já se tedy vrátím k tomu, co skutečně patří sem, a dovolím si požádat Sněmovnu o zařazení nového bodu na jednání této schůze Poslanecké sněmovny, bodu, který je nazván Způsob dofinancování sociálních služeb v České republice v roce 2019. Odpovídá to zcela duchu usnesení, které tato Sněmovna schválila minulou středu, a prosím zařadit tento bod na pátek tento týden jako první bod jednání v 9.00.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den dámy a pánové.